To, že opakované páchání takových přestupků může vést až k tomu, že budu postižen přísnější sankcí.

Těm slušným, kteří jednou v životě někdy něco zvořou proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku upřímně řečeno, spáchat přestupek, banální přestupek proti veřejnému pořádku není nic tak složitého.

Ale to je věrohodnost? Mohou oni odmítnout nějaký úkon ve Finanční nebo Celní správě nebo něco přikázat jenom na základě toho, že najdou něco takového v registru přestupků?

A já nevím, jestli toto je správné, a nevím, jestli základní cíl, kterým bylo potrestat neslušné, opravdu naplňujeme tím, že každý z nás, kdo někdy něco někde překročí, bude pět let podezřelý a nevěrohodný. Proto jsem prosil, abychom se k tomu návrhu zákona ještě vrátili, aniž bych zpochybňoval některé další teze, že pro zbrojní průkaz potřebuji dlouhodobější věrohodnost, i když si vůbec nejsem jist tím, že střelec z Brodu, kdybyste si ho prověřili do minulosti, něco v přestupních měl. Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobré odpoledne ještě všem, kolegyně, kolegové. On vždycky říká tu trošku jinou stránku. Teď zvýším hlas a některým vám připomenu.

Já jenom pro informaci ze své praxe vám řeknu a udělejte si obrázek sami.

Pokud ten policista bude pedant, tak může říct, že přestupkem jsou předměty ve výhledu vozidla, že mu brání, takže může dostat nula až dva tisíce. Pokud dneska chodec přejde v blízkosti přechodu pro chodce a je ten přechod pro chodce méně než 50 metrů, tak je to prosím taky přestupek a je tam taky nula až dva tisíce.

Prosím vás, tak aspoň v Poslanecké sněmovně, když tedy na jednu stranu zákony máme, tak musíme přece občanům říct, že je mají dodržovat, dodržujte je, pokud je nebudeme dodržovat, tak za ně hrozí sankce. Já vím, že se to dotýká toho rybářství, těch lidí. Víte, ono před deseti, před patnácti lety to až tak v uvozovkách strašný přestupek nebyl, to rybářství, ale dneska se pytláctvím a rybařením živí, živí se jím hordy lidí, které chodí chytat na revíry a prodávají ty ryby.

Děkuji panu poslanci Schwarzovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Heger, po něm pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dobré odpoledne. Nechci patřit k těm, kteří když udělají přestupek, tak si myslí, že do toho mohou mluvit, jak ten zákon má vypadat. Já jsem tady plédovat proti rychlosti 150 na dálnicích, ale přesto také občas, jednou za čas nějaký přestupek udělám. Ale to není proč chci vystoupit. Chci říct, že při těch přestupcích moje zkušenost s policií je velmi dobrá, a to i předtím, než jsem se stal známou figurou v pražské politice. Myslím si, že i tady je možno hledat tento přístup. Nakonec se o něm uvažovalo i v našem volebním programu a chtěl bych plédovat na předkladatele, aby vzali v úvahu, že ten zákon je z hlediska mnoha lidí velmi potřebný, velmi rozumný, argumenty tady zazněly, ale že jsou i argumenty, které je potřeba uznat tak, jak je tady přednášel pan kolega Benda.

A aby v tomto případě byli otevření pozměňovacím návrhům a dali šanci tomu zákonu jednoznačně projít, protože on by užitečný měl být a může se postupně rozumně dolaďovat tak, jak s ním budou aplikační zkušenosti. Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče. Má nepochybně pravdu.

Já se nebavím o tom, jestli přestupky mají být postiženy, nebo ne, ale jestli mají být všechny tyto přestupky vedeny v registru přestupků, vedeny pět let, a kdo všechno do něj má mít přístup.

Děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče. Velmi stručně bych poprosil pana předsedajícího, aby vzkázal mému kolegovi, kterého si velmi vážím, panu poslanci Hegerovi, že tady nikdy o žádném zvýšení rychlosti na 150 kilometrů nehlasoval. Nemám rád tuhle zjednodušující zkratku, kterou používají novináři. Prosil bych, kdybyste mu to vyřídil, aby to pochopil.

Já si myslím, že tam je potřeba zvážit, jestli by si třeba ty přestupky nemohli odpracovat, případně to potom řešit jinou formou. Ale to je můj laický názor starosty okresního města.